Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr zemědělství pan Marian Jurečka. Pane ministře, prosím vás, ujměte se slova.

Dobré dopoledne. Děkuji, pane předsedající.

Kolegové a kolegyně, projednáváme zákon, poprosím vás o pozornost a ztišení. Děkuji vám za pochopení. Pane ministře, prosím, pokračujte. Děkuji vám. Účelem navrhované právní úpravy je přizpůsobení českého potravinového práva předpisům EU, především novému nařízení na označování potravin. Současně se provádějí změny s cílem zlepšení informovanosti spotřebitele, zvýšení bezpečnosti potravin a efektivního výkonu dozoru nad trhem s potravinami.

Zlepšení informovanosti spotřebitele. Stanovuje se rozsah a způsob uvádění údajů u nebalených potravin, např. údaje o adrese výrobce, nebo u druhů potravin, které budou stanoveny prováděcím právním předpisem, údaj o množství hlavní složky.

Druhy potravin budou stanoveny na základě analýzy rizika prováděcím právním předpisem. Zavádí se nová informační povinnost pro provozovatele potravinářských podniků, jejichž tržby z prodeje přesahují 5 mld. korun za účetní období, viditelně a čitelně zpřístupnit při vstupu do prodejny seznam pěti zemí, které mají největší podíl na tržbách. Navýšení maximální sazby sankce a uvádění na trh potravin, které nesplňují požadavky na správné označení nebo kvalitativní parametry. Zvyšuje se maximální sankce z 3 mil. korun na 10 mil., u uvádění na trh potravin, které nejsou bezpečné, platí již od roku 2008 maximální sankce 50 mil. korun.

Gesce týkající se potravin, tj. problematika doplňků stravy, přídavných látek, aromat, enzymů, zdravotních stvrzení, obohacených potravin a potravin nového typu, přechází z Ministerstva zdravotnictví na Ministerstvo zemědělství. Tímto přesunem bude zajištěno sjednocení gesce nad potravinami pod jeden úřad, a tím zjednodušeny a zefektivněny všechny procesy ve vztahu k dozorovým orgánům a zejména k provozovatelům potravinářských podniků. Pokud jde o kompetence, bude pozměňovacím návrhem v oblasti výkonu dozoru docílen přístup k aplikaci požadavku potravinového práva, tak aby byla primárně zajištěna ochrana zdraví konečného spotřebitele. Orgány dozoru budou v souladu s požadavky kontrolního úřadu vzájemně spolupracovat a koordinovat své kontroly tak, aby bylo předcházeno vzniku nové administrativní zátěže. Kompetence dozorových orgánů budou v oblasti výkonu dozoru při poskytování stravovacích služeb přiřazeny takto: Orgány ochrany veřejného zdraví budou kontrolovat požadavky potravinového práva a zákona o ochraně veřejného zdraví ve všech stravovacích službách a budou nadále ve všech provozech stravovacích služeb zjišťovat příčiny poškození zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění.

Státní veterinární správa bude kontrolovat vstupní suroviny živočišného původu ve všech provozech stravovacích služeb. Státní zemědělská a potravinářská inspekce bude kontrolovat ve všech provozech stravovacích služeb dodržení požadavku potravinového práva.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru a iniciativně návrh projednal výbor pro zdravotnictví. Usnesení výboru byla rozdána jako sněmovní tisky 72/1 až 6. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Pavel Kováčik. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, paní a pánové, pan ministr zde velmi podrobně informoval o celém vývoji tisku.

Chtěl bych říci, že dohoda, o které tady byla řeč od pana ministra, je dohodou maximálně možného kompromisu.

Je to dohoda, která nás jako Poslaneckou sněmovnu, resp. zemědělský výbor, nenutí k tomu, abychom postupovali způsobem kdo s koho, ale naopak, nad věcně domluveným materiálem se rozhodli podle dobrého vědomí a svědomí, že je naprosto v pořádku. To já tady potvrzuji, to já tady jako zpravodaj, který mimochodem provází tuto tematiku od počátku jejího vzniku.

Zemědělský výbor neměl lehkou situaci. Projednával zejména sporné body, tuším, natřikrát netuším, vím, že natřikrát. Dvakrát jsme revokovali usnesení zemědělského výboru. To samo o sobě svědčí o tom, jak závažná tematika to je, jak závažné změny to jsou, protože jinak zemědělský výbor, jak známo, se dohodne vždycky snadněji a rychleji.